Zároveň se chci na tomto místě jasně ohradit vůči útokům na novináře, které tady zaznívají. Už tady sice není slovenská delegace, která nějakou chvíli sledovala naše jednání, ale já bych byla velice nerada, abychom dopadli tak jako právě naši sousedi na Slovensku, aby se museli novináři bát o svůj život.

Ano, nelíbí se vám to, ale potvrzuje se to právě těmito posledními událostmi, že tady tato slova jsou platná a že jsme toho svědky.

Děkuji vám za pozornost a velice doufám, že v souvislosti nebo v souladu se svým slibem, který jsme tady všichni před rokem skládali, se dnes i zachováte. Tak to byla paní poslankyně Adamová.